Zlepšení pracovních podmínek, snižování administrativní zátěže zdravotnických pracovníků. Snižujeme administrativu a připravujeme také elektronizaci zdravotnictví, díky které odpadnou další zbytečné byrokratické kroky.

Administrativu pak mají zajišťovat administrativní pracovníci. A proto spouštíme nový kurz administrativní pracovník ve zdravotnictví. Za další. Posílení kompetencí všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. Záměrem je posílit samostatnost a odpovědnost sester tam, kde mají sestry větší autonomní a samostatnou roli, to je v úsecích zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí, dlouhodobé a následné zdravotní péči, hospicové péči.

Psychosociální podpora, prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže. Cílem je udržet ty stávající pracovníky. Musíme se u nich zaměřit také na zachování dobrého zdravotního i psychického stavu a nabídnout jim maximální. Podpora úpravy pracovní doby, částečných úvazků, navýšení počtu pomocného a nižšího personálu na exponovaných pracovištích, zde především v rukou samostatných zaměstnavatelů. Vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory a poskytování psychosociální podpory zdravotnickým pracovníkům. Za další. Zvýšení atraktivity a prestiže nelékařských zdravotnických pracovníků.

Odměňování žáků a studentů zdravotnických škol za praxi.

Naše vláda začala systémově a efektivně řešit dostupnost zdravotní péče. Provedli jsme vůbec první kontrolu, zdali zdravotní pojišťovny plní svou povinnost, a na základě toho jsme navrhli opatření, jako je sledování objednacích lhůt a kapacit lékařů či elektronický poukaz na vyšetření. To pojišťovnám umožní lépe zajistit dostupnost péče pro své klienty.

Dlouhodobým problémem českého zdravotnictví je špatná organizace péče, která je mimo jiné příčinou přetížených nemocnic. Proto jsme započali reformu, kterou posilujeme roli primární péče a zvyšujeme kompetence praktických lékařů.

Jsme přesvědčeni, že se tak významně zlepší organizace péče o pacienta a nemocnicím a specialistům uvolníme ruce. Za pouhý rok se objem elektronických receptců z nuly dostal na sto procent. Také se nám povedlo prosadit jeho klíčovou funkci, a to sdílený lékový záznam pacienta, který ochrání pacienty před špatnými kombinacemi léků a užíváním několika stejných léků zároveň, což má dnes na svědomí významné procento hospitalizací a bohužel i úmrtí.

Zlepší to významně dostupnost péče pro pacienty s duševními problémy.

Připravili jsme zcela první koncepci urgentní péče. Poprvé tak bude mít jasnou strukturu a standardy.

O akutní pacienty ve všech regionech a v režimu trvalé dostupnosti 24 hodin, 7 dnů. Úhradová vyhláška pro 2020 počítá pro urgentní příjmy s významnou finanční injekcí téměř 2 miliardy korun. Velmi důležitý je pro nás také projekt DRG Restart. O tom se taky mluví tady desítky let. Tedy se chystá, ano, velice dlouho, a my jsme jeho přípravu akcelerovali. Máme jasný plán.

A proto když dneska zdravotní pojišťovny mají na účtech 57 miliard rezerv, a počítám, že ke konci roku budou na šedesáti, tak samozřejmě to jsou ty rezervy pro budoucnost. Cílem projektu je dát k dispozici kvalitní klasifikační systém, který umožní objektivně měřit a popisovat poskytnutou péči.

Jednak rozšířené možnosti, jako doručit náhradní lék, když nastane výpadek ve výrobě, a zajistíme jeho dočasnou úhradu.

Udivuje mě, že toto téma také nikdo před námi na ministerstvu neřešil. Letos naběhla novela zákona, která přináší celou řadu nově hrazených pomůcek, které si pacienti museli doposud hradit sami. Pojišťovny vynaloží příští rok na pomůcky o půl miliardy korun navíc. To je skutečně téma, které jsem řešil velice dlouho. A jak se jmenoval ten pán? A to byl ten impuls pro mě.

V této problematice ale jdeme ještě dál.